Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan předseda Výborný. Opakovaně tady zaznívá, že část těch prostředků je potom přesunuto do ONIVů. Je to nesmysl. Nemá to tam co dělat. Je to náhrada ušlého platu. To by mělo výrazným způsobem pomoci právě těm ONIVům, aby tady k tomu nedocházelo. Minulé Ministerstvo financí se tomu bránilo zuby nehty. Také děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy, na řadě je paní poslankyně Mádlová. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, také bych ráda zůstala u tohoto pozměňovacího návrhu, nicméně bych se na něj chtěla podívat ještě z jiného úhlu, protože samozřejmě finance jsou důležité, probíraly se tady. Určité rozpory tady jsou a zůstanou. To, jestli to má jít cestou zákona, je jeden otazník. Je to vaše cesta. Je otázka, jestli by slovo při dohodování se zástupci této profese nemělo stačit, ale dobře.

A také musím souhlasit vlastně s panem kolegou Vondrákem, protože určitě bude před námi i vysoké školství. Učitelská profese je nepochybně náročná, zvláště v dnešní době, kdy jsou různé společenské změny. Společnost se mění, jsou různé problémy rodin a tak dále. Jednoduché to není.

Bylo to velmi náročné, protože ta příprava spočívala úplně v něčem jiném.

A já jsem potom v tisku zaznamenala, že dokonce pan premiér řekl, že to byla chyba nebo překlep.

Zůstanou v těch tabulkách, které jsou pro současné všechny pedagogické pracovníky? Nebo se ta tabulka bude měnit? Budou se měnit tarify nebo jak to bude?

Takže to bych prosila, jestli by bylo možno toto nějakým způsobem vysvětlit, jak to tedy platově zamýšlíte s těmi ostatními pedagogickými pracovníky. A vy, pane ministře, na dotaz, proč tedy v návrhu pedagogičtí pracovníci nezůstali, jste uvedl: Neptejte se mě, zeptejte se poslanců, kteří návrh předkládali. Ale asi také žijí v nějakém reálném světě a vyhodnotili to, že v současné době, kdy je opravdu těžko se zavazovat nad rámec, asi není tak úplně svědomité, ale to mluvím za ně, ale já doufám, že se nějak podstatně odměňování nezmění.

Pokud to nezvládneme, nezlepšíme náš vzdělávací systém a nedokážeme v budoucnu zajistit našim dětem kvalitní vzdělávání, podotkl předseda vlády. Zdůraznil, že důstojná odměna podle něj náleží i dalším pedagogickým pracovníkům. V zákoně by ale měla být konkrétní procenta garantována právě jen učitelům. Dobře, je to vaše cesta, ale jaká je ta cesta druhá? Jak to tedy bude s tím odměňováním? To tady vůbec nezaznělo a to je potřeba jim říct.